213.

Prosím, aby za navrhovatele tento bod uvedl pan poslanec Pavel Kováčik, který právě vchází do Poslanecké sněmovny. Pane poslanče, prosím, máte slovo. Pane předsedo, paní a pánové, děkuji za slovo. Přeji krásný dobrý den při opakovaném začátku dnešního jednání. Jenom krátká rekapitulace, abych nezdržoval, protože jsem slíbil, že to bude krátké. Návrh přišel proto, že při poslední novele, která tady byla schválena, při přepisu vznikla jakási nejasnost.

Původně jsme navrhovali, aby Sněmovna projednala ve zkráceném řízení, to znamená podle § 90 odst. 2, nicméně bylo to zablokováno a zkrácena lhůta na 30 dnů.

Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu. Usnesení tohoto výboru vám bylo doručeno jako tisk 585/2. Prosím zpravodaje tohoto výboru pana poslance Vlastimila Vozku, aby nás o projednání návrhu ve výboru informoval a případně odůvodnil pozměňovací návrhy. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Ještě se omlouvám, pane zpravodaji paní poslankyně Lorencová hlasuje s kartou číslo 6. Aha, tak ještě se omlouvám. A teď už nic nebrání panu zpravodaji, aby se ujal slova. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Po vyslechnutí úvodního slova poslance Pavla Kováčika a zpravodajské zprávy Vlastimila Vozky doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednat a schválit sněmovní tisk 585 ve znění předloženého poslaneckého návrhu zákona, dále zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem kanceláře Poslanecké sněmovny provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona, a obvyklé formulace pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny přednesl zprávu, a pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny. Pozměňovací návrhy tudíž nebyly předloženy a nemám co komentovat. Děkuji za slovo. Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu.

Děkuji za slovo. Pane předsedající, kolegyně, kolegové, dávám návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona. A dovolte mi, aby ve třetím čtení se takto o něm hlasovalo a dovolte mi zdůvodnění.

To je podstatou celého návrhu zákona. A já vám odcituji znění koaliční smlouvy a programového prohlášení vlády, která říká: